Vážené kolegyně a kolegové, jak už jsem tady nedávno uvedl, česká ekonomika výrazně postupuje dopředu a dosahuje čísel, která jsou výrazně dobrá i pro Evropskou unii, zastáváme jedno z předních míst. Už při projednávání zákona, který do soukromých firem stále chce zavést třetinu zaměstnanců do dozorčích rad, jsem říkal, že je potřeba do této tendence hodit vidle. Dopad na podnikatele je vyjádřen také ve stanoviscích. Nevím, kteří rozumní zaměstnavatelé se přikloní k tomuto návrhu, protože výrazně negativní stanoviska jsou od Hospodářské komory, Asociace středních a malých firem, stejně tak jako od Svazu průmyslu a dopravy.

Žádné takové epidemie se v České republice nekonaly.

Stejně tak jako to zaměstnanci vyžadují od svých pracovníků. Já se tady nebudu pokoušet přesvědčit předkladatele tohoto návrhu, aby ho stáhli nebo modifikovali. V návrhu například není vůbec vyčíslen dopad na státní rozpočet. Také tam není nic řečeno o tom, že se nám opět naplní čekárny lékařů. Už jsme je naplnili tím, že jsme zrušili regulační poplatky. Teď přidáme ještě ty, kteří budou chtít využívat nemocenskou. Ale rád bych apeloval na zbytek sněmovny, která má zdravý rozum, aby se připojila k návrhu, který hodlám podat v podrobné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

Můžu hovořit dál? Prosím, tohle snížení znamenalo, že do kapes zaměstnavatelů, podnikatelů a celé téhle sféry šlo zhruba 14 mld. korun.